Samozřejmě celá řada pozměňovacích návrhů, o kterých, předpokládám, v dalším legislativním procesu povedeme diskusi. Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí.

Prosím o informaci o jednání ve výboru. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

A sice po úvodním slově náměstka ministryně financí, po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákony v oblasti daní a některé další zákony, sněmovní tisk 910, vyslovila souhlas ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Jan Řehounek, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

Týká se to vlastně sběru, přepravy, třídění nebo dodání komunálního odpadu.